Českým spotřebitelům, zemědělcům a potravinářům by výrazně pomohl i další návrh SPD, který by zavedl povinnost maloobchodních řetězců nakupovat od domácích producentů určitý procentní podíl potravin, které lze vyrobit v České republice. Tento náš návrh v minulém volebním období zablokoval Senát, vrátil jej do Sněmovny a tam jej následně zamítli poslanci stran dnešní vládní koalice a také hnutí ANO. Současnou situaci samostatná Česká republika ještě nezažila. Ve stejné době v Evropě už inflace brzdí dokonce třetí měsíc po sobě.

Jen připomenu, že například za maďarskou inflací je enormní růst mezd a rostoucí kupní síla obyvatel, ale v České republice tomu, jak víme, samozřejmě tak není. Tady naopak raketově klesá kupní síla jak pracujících, tak i důchodců a vláda oproti Maďarům pracuje na tom, aby reálná hodnota příjmů občanů, mladých i starých, co nejvíce klesla. Ze strany Fialovy vlády nastal proces cíleného ožebračování. Za lednový skok může fakt, že skončil úsporný tarif, kterým vláda od října do prosince dotovala elektřinu pro domácnosti, 6% meziroční nárůst cen se tím ovšem vysvětlí jen zčásti.

I takový výsledek je ovšem v Evropě unikátní, blíží se mu pouze Slovensko a Maďarsko.

Výrazněji vzrostla cena tepla i řada regulovaných cen spojených s provozem domácnosti, například stočné a vodné.

Zadarmo to nebude. Lze čekat mírný růst nezaměstnanosti, bankroty podniků.

Cenový růst mírně zrychlil ve Francii a Německu.

Data za prosinec totiž ukazují, že plyn, elektřina a pohonné hmoty zdražily v celé Evropě v průměru o 25 % a že se v tom regiony zásadně neliší. Celou Evropu zasáhl také globální nedostatek potravin, jídlo ale u nás zdražuje víc než na západě. Zvyšování cen za jídlo v západní Evropě bylo proti východu zhruba poloviční. Ještě nápadnější rozdíl byl u všeho ostatního, tedy u veškerého průmyslového zboží a služeb, které dramaticky zdražovaly pouze v střední a východní části Evropy, tím myslím Česká republika a na východ od nás.

Za benzin zaplatí naši občané rovněž o něco více a za základní potraviny už také.

Obchodníci mohou zvyšovat ceny, dokud si budou myslet, že zákazníci mají dost peněz, případně dokud budou chtít nahradit ztrátu z vládních regulací, nebo jednoduše dorovnat ceny na západní úroveň.

Je třeba říct, že nejde jen o ceny potravin.

Jsme naprosto závislí na našich zahraničních partnerech, ať už jsou to Němci, nebo Číňané. Zopakuji fakt, že na Západě k poklesu inflace stačí, když se sníží ceny energií. Ano, my máme nejdražší energie v Evropě a česká elektřina doslova a do písmene, česká elektřina je v zemích, kam ji vyvážíme, levnější než u nás.

Kdysi se považovala marže nebo úrok vyšší než 8, 10 % za lichvu a taková lichva se trestala.

Začnu snad opravdu věřit tomu, že Putin si platí Fialu a Evropskou komisi, aby bez jediného výstřelu pomohli zlikvidovat evropskou ekonomiku, protože za současnou drahotu, za to, že máme nejdražší a současně méně kvalitní potraviny oproti našim pánům ze Západu, za to je odpovědná Fialova vláda a její oddanost vůči rozkazům z Bruselu. Řešení opět jednoduché. Tato vláda by měla odejít a přestat s likvidací naší země, našich firem a našich občanů. Bez toho jídlo ani nic dalšího bohužel levnější nebude.

Takže já jsem vás chtěl vyzvat a požádat, abyste schválili program této mimořádné schůze, abychom mohli vám tedy nabídnout podrobně řešení, které navrhuje hnutí SPD, protože Fialova koalice žádné řešení drahých potravin evidentně nemá, ani je nechcete řešit, a chtěl bych vás vyzvat pro to, abyste přestali blokovat toto téma a abychom tady mohli pomoci občanům České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Radim Fiala a připraví se paní místopředsedkyně Klára Kovářová .